Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, paní předsedkyně klubu ANO tady navrhla zařazení bodu Zrušené interpelace. Já se proti tomu musím ohradit.

Zajímavá změna. A kdo to tenkrát říkal?

Proč to děláte? Co je v tom zákonu? Aby bylo jasné, kdo je vlastníkem čeho, třeba i jakého mediálního domu, aby bylo jasné, jestli je nějaký střet zájmů, nebo ne. Proto tady leží u předsedající takový štos přihlášek k programu schůze.

Děkuji, pane předsedo. Než jí udělím slovo, přečtu omluvy. Dnes od 9 do 10 hodin se omlouvá pan poslanec Julius Špičák a mezi devátou a desátou z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Petr Gazdík. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Mluvím tady teď ještě s čerstvou vzpomínkou na to, jaké to bylo být opoziční poslankyní, jaké to bylo využívat institut interpelací. Samozřejmě jsem nebyla ráda, že řada ministrů na interpelace téměř nechodila.

Když náhodou tehdejší premiér Babiš přišel, když nás tady napadal a urážel ze své pozice premiéra této země.

Takovéto odpovědi na interpelace a takovéto pojetí interpelací bylo v tom minulém období od hnutí ANO, od expremiéra Andreje Babiše.

Takže co to je dnes? Používáte zástupné argumenty.

Ale tahle novela nesnese dalšího odkladu.

A ještě jedna věc.

Vy nechcete, aby se vidělo na tyhle peníze, vy nechcete, aby se vidělo na obrovský střet zájmů, ve kterém je předseda vašeho hnutí, a vy nechcete, aby se projednával zákon o střetu zájmů.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já si dovolím stručně zareagovat na slova některých z mých předřečníků.

No, my bychom rádi.

Teď slyším od pana předsedy Výborného, že přece, když ta schůze byla přerušena a já vím, že byla přerušena, a vím, že nemohou být mimo jednací dny. Ale proč byla přerušena? Tady byl protinávrh. Ona nemusela být přerušena do pátku. Pak jsem tady slyšela řadu statistických údajů. Já je nedokážu ani vyvrátit, ani potvrdit, já jsem si skutečně statistiku nedělala.

Vy říkáte, pane předsedo Výborný, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že cítíte bezmoc.

A to jsou lidé, kteří patří do takzvané střední třídy, kteří pracují. Říkají, kdy se to změní, jak se to vyřeší, co se bude dít? Slyšíme vždycky po tiskové konferenci vlády nějaké sliby. Konečně první vlaštovka plošné pomoci, absolutně nedostatečná, absolutně nedostatečná! Myslím si, že prostě bude muset přijít další.